Vážený pane předsedající, pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie.

Takže, kolegyně a kolegové, je zjevné, že i v tomto případě už jsme ve značném prodlení.

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh samozřejmě propustila do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost a těším se na případnou rozpravu. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Návrh nového zákona je tedy primárně předkládán za účelem adaptace národní právní úpravy na nařízení, a pokud by k provedení nedošlo, nemohla by být adaptace tuzemského právního rámce uskutečněna. Současně také je nezbytné provázat právní úpravu, a to jak evropskou, tak vnitrostátní, v oblasti celnictví na právní úpravu tohoto nařízení. Česká právní úprava by nebyla plně kompatibilní s právní úpravou evropskou, což by znamenalo značné potíže pro orgány Celní správy České republiky při výkonu jejich působnosti v oblasti celnictví. Zároveň by došlo ke snížení míry právní jistoty dotčených subjektů, neboť národní úprava by nenavazovala na evropskou právní úpravu. Co se týče samotné problematiky ochrany movitého kulturního dědictví, byla dosud v České republice posuzována zejména optikou takzvané zdrojové země, tedy byla akcentována ochrana národního, případně tedy evropského unijního kulturního dědictví.

Toto má za cíl tedy narovnat nařízení, k čemuž je předložený tisk číslo 150, tedy vládní návrh zákona, adaptačním předpisem. Je také důležité říct, že předložený návrh zákona představuje zatím jen částečnou implementaci nařízení a vztahuje se pouze ke kulturním statkům uvedeným v příloze A tohoto nařízení.

Výše uvedené nařízení vymezuje pojem kulturní statek odlišným způsobem než dosud platné tuzemské a evropské právní předpisy, a to z důvodu snahy o diferenciaci chráněných předmětů, které jsou součástí kulturního dědictví zemí, které jsou mimo celní území Evropské unie.

Členské státy jsou povinny přijmout opatření, která se uplatní, pokud bude tento zákaz porušen, proto návrh zákona stanovuje postup kompetentních orgánů České republiky, to znamená celních úřadů a Ministerstva kultury, který se uplatní, pokud by tato situace nastala, a to od zadržení toho potenciálního kulturního statku celním úřadem přes bezpečné uchování zadrženého předmětu příslušnou odbornou organizací to je podle typu předmětu, může to být Národním muzeum, Národní knihovna a podobně a rozhodnutí Ministerstva kultury o zabavení kulturního statku až po vrácení kulturního statku do země jeho původu. Úplně na závěr bych řekl, že navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezil čl. 112 Ústavy České republiky. Návrh zákona také respektuje obecné zásady ústavního práva a neporušuje princip rovnosti v právech ani princip zákazu retroaktivity. Jako garanční výbor byl navržen výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a požádám, aby vystoupila paní poslankyně Pokorná Jermanová. Prosím, máte slovo. Hezké poledne, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.